Již tradičně vás požádám o snížení hladiny hluku v sále, abychom se vzájemně slyšeli. Zahájím 4. schůzi Poslanecké sněmovny, na které vás všechny vítám.

Pan poslanec Kolovratník náhradní karta číslo 1. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom určili tyto dva ověřovatele. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že jsme určili ověřovateli pány poslance Dolejše a Laudáta.

Já bych vás chtěl rovněž informovat, že o omluvu požádali do zahájení schůze tito poslanci a členové vlády. Z poslanců jsou to pan poslanec Jiří Běhounek bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil osobní důvody, pan poslanec Fiala bez udání důvodu, pan poslanec Havíř do cca 15 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Hájek zdravotní důvody, pan poslanec Kaňkovský pracovní důvody, pan poslanec Kořenek pracovní důvody, pan poslanec Okamura pracovní důvody, paní poslankyně Pastuchová osobní důvody a pan poslanec Schwarzenberg zahraniční cesta.

Teď jsem byl informován, že paní poslankyně Pastuchová je přítomna a svoji omluvu směřovala na čtvrtek, takže bude přečtena ve čtvrtek. Pan poslanec Adámek náhradní karta číslo 4, pan poslanec Volčík karta číslo 5.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh jste obdrželi na pozvánce. Shodli jsme se na tom, že bychom zařadili do programu 4. schůze nové body, a to body, které jsme neprojednali a které byly vyřazeny ze schváleného programu 2. schůze. Přehled těchto bodů vám byl rozdán na lavice.

Návrhu zákona o státním rozpočtu, což je bod 1 a bod 16 návrhu pořadu, tisk číslo 6, bychom se věnovali podle schváleného časového harmonogramu projednávání státního rozpočtu, a to v pondělí 16. prosince, což by bylo druhé čtení, od 14 hodin, a ve čtvrtek 19. prosince, což by bylo třetí čtení. Já vás v této věci upozorňuji, že bychom měli hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna bude jednat i v jiný den, než je předpokládáno zákonem, to znamená v pondělí. O tom musíme hlasovat a rozhodne o tom Poslanecká sněmovna. Dále bychom navrhli zařadit do programu 4. schůze Poslanecké sněmovny nový bod, což je Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Tento bod bychom zařadili pevně na čtvrtek 12. 12. jako první bod dopoledne a poté bychom se věnovali bodům z bloku smlouvy a případně bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Poslední informace z mojí strany. Chtěl bych vás informovat o tom, jak předpokládáme průběh jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu. Dnes bychom jednali do 19 hodin, pokud samozřejmě Sněmovna nerozhodne jinak, ve středu, to znamená zítra, by Sněmovna nejednala. Jednání schůze bude přerušeno tak, aby byl vytvořen prostor pro jednání výborů, které musí projednat přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona o státním rozpočtu. Ve čtvrtek 12. 12. bychom zahájili schůzi v 9 hodin a jednali bychom dle schváleného pořadu 4. schůze a v pátek by Sněmovna nejednala, protože bude vyčleněn prostor pro jednání výboru rozpočtového, který projedná usnesení jednotlivých výborů ke státnímu rozpočtu za účasti zpravodajů. Mám zde přihlášku pana poslance Bendy.

Jak víte, byly sem doručeny dvě žádosti a Sněmovna má o těchto žádostech rozhodnout na první následující schůzi. Chtěl jsem, aby bylo zařazeno na schůzi, aby Sněmovna mohla rozhodnout, jestli příští čtvrtek bude rozhodovat, nebo je samozřejmě jejím suverénním právem body přerušit nebo vyřadit. Přesto si myslím, že za výbor toto navrhnout musíme.

Dále navrhuji třetí bod. Předpokládám, že by příští pondělí na schůzi mohl být zvolen nový předseda. Navrhuji, aby byl další bod potvrzení předsedy výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu do programu, a to projednání návrhu rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona Mandely. Předpokládám, že nemusím příliš zdůvodňovat, proč má tento návrh smysl.